Děkuji. Tedy pořadí pan poslanec Veselý jako navrhovatel, poté paní poslankyně Ožanová, poté pan ministr dopravy. Děkuji. Budu reagovat na kolegu Milana Brázdila s tím rozměrem.

Děkuji. Paní zpravodajka.

Koloběžky jsou nemotorová vozidla, která nemají na chodníku co dělat, kdežto invalidní vozíky se nebudou pohybovat jenom po cestě, ale i po chodníku. Proto zde vyvstává otázka rychlosti těchto invalidních vozíků.

Děkuji.

Pane předsedo, dámy a pánové, k mé předřečnici.

Aby mohly jet na komunikaci, musí mít také ochranné prvky, a některé z těchto přístrojů tyto ochranné prvky prostě nemají.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. A nyní tedy pan ministr s řádnou přihláškou, poté paní zpravodajka.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, byl jsem tady vyzván, abych řekl své stanovisko k tomuto návrhu zákona. Já to určitě učiním. Považuji ten zákon za to, že tady občané, kteří musí používat tyhlety pomůcky, to znamená vozíky, chtějí prostě mít od pojišťovny proplacený komfortnější vozík. Jenom pevně doufám, že nebudou využívat maximální rychlosti tohoto vozíku na chodníku, protože jsou si vědomi toho, že by možná nechtěli někoho jiného poškodit na zdraví. A věřím tomu, že to nenastane, protože jinak se obávám, že by tato Sněmovna potom zase debatovala o tom, zdali takovýto vozík patří na tu komunikaci.

Ještě k těm koloběžkám. Pravda je, že koloběžka stejně je ve stejné kategorii jako kolo, takže na chodník nesmí. Může na cyklostezku nebo na silnici.

Faktická poznámka, pan poslanec Klaus.

Takže si myslím, že i lidé na vozíku mají právo jet rychle, protože jako u všeho, i u těch vodáků máte zodpovědnost. Tak si to odskáčete.

Děkuji. S řádnou přihláškou pan poslanec Adamec. Děkuji za slovo.

Protože já tedy také nejsem pro regulace.

Já jsem také proti regulacím, já s tím problém nemám. Já dokonce říkám, že Němci to pochopili správně, když mají dálnice mimochodem, v řadě případů dneska máme kvalitnější dálnice než Němci a oni tam pořád jezdí neomezenou rychlosti kromě úseků, kde to omezují z nějakých jiných důvodů.

Také vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, že by se hlásil. Končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova zde je, nebo není? Pan navrhovatel by chtěl říct na závěr.